A byly to volby do Senátu, jednokolový většinový systém. Protože já jsem senátorem byl šest let, znám názory senátorů, a kdo projde dvoukolovou volbou, tak musím říct, že to není jednoduchá volba, někteří to máme několikrát za sebou, někdy úspěšně, někdy méně úspěšně.

Co jsem tam ale nenašel, tak byl způsob volby do komunálních zastupitelstev. A ve vládním prohlášení ani slovo.

Už jsem tady před tím varoval, mám na to jednoznačný názor. Těch rizik je tam celá řada.

Obce vlastně spadají do kompetence Ministerstva vnitra. A samozřejmě komunikují s Ministerstvem pro místní rozvoj, ať přes ty fondy, nebo přímo, ale otázka je, jestli by to takto mělo být obecně.

Řekl bych, veřejná správa funguje a funguje dobře.

Slyšel jsem tady, že budeme mít celostátní referenda, akorát že se tam nebude v tomto volebním období rozhodovat o zákonech, o mezinárodních vztazích, já bych doplnil o rozpočtu, o daních.

Ty se prostě neztratily, ty tam jsou, akorát se změnila vlastnická práva.

A v těch městech také existuje volný trh s byty. Neposuzujme bytovou situaci podle Prahy. Praha je úplně něco jiného.

A ten pohled s bytovou otázkou jak na sociální byty, tak je potřeba opravdu se podívat, jak to funguje ne v Praze, ne v těch velkých městech, ale spíše jak to funguje v malých, středních městech a na venkově, protože situace je tam úplně jiná. Jen tak mimochodem, obec stavět byty se svým rozpočtem nemůže. Rozpočet na výstavbu bytů nestačí. To tak prostě je, to je realita.

Říkám, kostky jsou vrženy, je to na vás. A samozřejmě tím, že máte tu možnost si to odhlasovat, tak i ta odpovědnost padá na vaše hlavy. Děkuji vám za pozornost. Děkuji.

Paní poslankyně Krutáková... Omlouvám se. Máte slovo. Děkuji za slovo, pane předsedající. Vážená vládo, vážení kolegové a kolegyně, ráda bych uvedla tři konkrétní důvody, proč budu hlasovat proti vyslovení důvěry druhé vládě Andreje Babiše. Nebudu mluvit o věcech hodnotových, o kterých hovořili již mí kolegové a se kterými se zcela ztotožňuji. Důvod první. V programovém prohlášení se tvrdí, že budete podporovat malé farmáře. Přitom se bráníte zastropování dotací pro velké podniky a při hlasování o rozpočtu na tento rok jste přesunuli jednu miliardu korun pro agropotravinářský komplex, a to na úkor podpory venkova a lesního hospodářství. Co to znamená v praxi? Na dotace dosáhnou jen ti největší zemědělci, protože mají prostředky na kofinancování.